Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Marka Výborného, poté Mariana Jurečky, Romana Sklenáka, Dominika Feriho a Zdeňka Stanjury. Děkuji za slovo Ale prosím sněmovnu o klid! Ať může každý i v té faktické poznámce vyjádřit své stanovisko. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak k mému předřečníkovi, vaším prostřednictvím.

A mně se líbí ten alibismus, s kterým tady prostě přicházíte. V situaci, kdy je tady na stole nějaký návrh, tak přijdete a řeknete: všechno legislativně špatně a podobně.

Ale přijít a alibisticky říkat ne, ne, ne, to je špatně, musíme to shodit se stolu tak to opravdu je pro nás naprosto nepřijatelné. Já znovu zdůrazňuji, nám jde o ty rodiny, nám jde o podporu těch maminek, žen a všech těch dalších, tak jak je tady máme uvedeny. A já mám pocit, že sociální demokracie v tuto chvíli vůbec neřeší to, oč nám v těch návrzích jde. A k té slavné důchodové komisi. Podívejte se, kolik let máte na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Takže já bych rád tady jasně řekl, že komise, kterou vede vaše paní ministryně, bohužel nemá ambici minimálně v tomto volebním období k něčemu dospět. A proto přicházíme s návrhy, jako je třeba tento, ale i další politické strany, protože jsme přesvědčeni o tom, že už nemůžeme na nic čekat. Skutečně ty rodiny, rodiče si to zaslouží, a jak je vidět, tak sociální demokracie bohužel, bohužel na ty rodiny kašle. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máte slovo. Já si dovolím tady reagovat na tu poznámku o těch slimácích.

Takže znovu se vracím k tomu meritu, k té podstatě. Pokud se bavíme o legislativních záležitostech, přechodných ustanoveních, nějaké drobné doprovázanosti, je tady na to prostor, pokud bude vstřícné Ministerstvo práce a sociálních věcí, společně tyto věci v rámci projednávání ve výborech do druhého čtení upravit.

Děkuji. Tak tady před chvílí zazněla věta, která by podle mého názoru měla být zaznamenána, protože je velmi pozoruhodná.